Pak návrhy bodů B3 a B9 společně jedním hlasováním.

Já děkuji za tento návrh a táži se, zda má někdo návrh jiného postupu. Není tomu tak. V tom případě dám hlasovat. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro takto navržený postup při hlasování ve třetím čtení. Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 24, přítomných poslankyň a poslanců je 186, pro návrh 173, proti nikdo.

Děkuji.

Já vám děkuji a žádám pana navrhovatele o stanovisko. Děkuji.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat. Děkuji. Já zahajuji...

Děkuji vám.

Nyní zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat.

Stanovisko tedy neutrální. Pan navrhovatel? Děkuji.

Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 28, přítomných poslankyň a poslanců je 186, pro návrh 61, proti 96. Konstatuji, že tento návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat. Teď bychom hlasovali společně jedním hlasováním návrhy pod písmeny B3 a B9.

Kdo je proti návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 29, přítomných poslankyň a poslanců 186, pro návrh 123, proti 40. Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat. Nyní bychom hlasovali jedním hlasováním návrh pod písmenem B5. Ústavněprávní výbor nedoporučuje. Pan navrhovatel? Děkuji.

Tento návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat. Ústavněprávní výbor doporučuje. Děkuji.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat.

Děkuji.

Kdo je proti návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 32, přítomných poslankyň a poslanců 187, pro návrh 156, proti 1. Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas. Děkuji.